Děkuji za dodržení času a nyní bych požádala o odpověď pana premiéra. Pane premiére, máte slovo.

Paní poslankyně, vaše otázka, která se týká dividend ČEZu, je také důležitá.

Ale musíme si uvědomit, jak to je.

Uvědomme si prosím, že náklady na státní rozpočet díky podpoře, té, která je popsána a vysvětlena v Deštníku proti drahotě, že náklady státu jsou obrovské. Ty peníze se někde musí vzít, ty nerostou na stromech, a právě prostředky, které získáváme z dividend ČEZu, používáme na pomoc občanům. Díky této dividendě máme finanční prostředky na to, abychom pomáhali rodinám, máme finanční prostředky na to, abychom rozšiřovali bazén lidí, kteří mají nárok na sociální dávky, musíme mít finanční prostředky na trojí valorizaci důchodů v letošním roce. To jsou obrovské miliardové náklady. Tohle všechno, co posíláme občanům, se někde musí vzít.

Takže chci vyvrátit to, co se občas ozývá. To je příjem státního rozpočtu, s tím se počítá a ten bude použit na podporu občanů.

Děkuji, pane premiére. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pan ministr Síkela se nechal slyšet, že kompenzace pro firmy nejsou podle něj základem vládní politiky.

Děkuji a bude následovat závěrečná reakce tohoto bloku interpelací. Ale to samozřejmě, že je potřeba, aby firmy měly energii, která je cenově přijatelná, ale je také důležité, aby firmy měly vůbec energii.

Některé kroky, které děláme na mezinárodní scéně, jsem tady připomenul a připomenul jsem tu i ty kroky, které děláme krátkodobě, protože to, o čem tady mluvím, jsou středně a dlouhodobé kroky, nebo které budou mít střední a dlouhodobý dopad, ale připomenul jsem tu i ty kroky, které děláme krátkodobě pro podnikatele. Mluvil jsem o tom, jakým způsobem bojujeme proti rostoucím cenám pohonných hmot, a zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun je určitě něco, co pomáhá podnikatelům, a sami nám to říkají.

Potom jsem tady mluvil o tom, že připravujeme energetický balíček na pomoc firmám, které mají náročný energetický provoz, na kompenzaci nepřímých nákladů na emisní povolenky. Mluvil jsem o tom, že se připravuje dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství a další a další věci, které děláme konkrétně pro podnikatele a firmy, protože jsme si vědomi toho, že i na ně závratným způsobem dopadají ceny energií a že jim musíme umožnit, aby tuto těžkou situaci dokázali přežít a dokázali si s ní poradit, protože je to v zájmu nás všech. Děkuji. Děkuji, pane premiére, a tímto tedy uplynul čas na blok ústních interpelací na předsedu vlády a budou následovat na ústní interpelace na ostatní členy vlády.

A nyní již vyzývám paní poslankyni Vladimíru Lesenskou, aby přednesla svou interpelaci na pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka a aby tak zahájila blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců a poslankyň. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové.

Protože tam nakousl některé věci, tak by mě zajímalo, jak vlastně ty maturity budou vypadat.